Ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Španěl na celý jednací den. Máme tady čtyři faktické poznámky.

Děkuji za slovo.

Ale chci zdůraznit, právě tyhle děti potřebují nejvíc to bezpečí, tu jistotu stálé pečující osoby.

Tady od paní kolegyně Aulické Jírovcové zaznělo, že bylo nějaké dítě odebráno a dáno do pěstounské péče, a to odebráno špatně. A vezměme si, že skutečně jedno dítě v kojeneckém ústavu stojí měsíčně 70 tisíc korun.

Další s faktickou poznámkou, pan poslanec Radim Fiala ruší. Paní poslankyně Helena Válková.

Takže to by tady na mikrofon mělo zaznít.

Není to ale řešení. Není to systémové řešení. A bylo tady naznačeno, jaké systémové řešení je.